Takže si myslím, že tady není problém, je to bezkonfliktní. Děkuji. Nikoho nevidím. Nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Žádný další návrh nevidím. V tom případě přednesu návrh usnesení. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Tento tisk jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím projednávání tohoto tisku.